Dne 29. 6. oni požádali právní oddělení, zda by mohli nahlédnout do spisu, neboť měli za to, že v nejbližší době rozhodnutí podepsané ministrem přijde poštou.

Z toho byli samozřejmě noví uživatelé překvapeni.

Já to zkrátím.

Zkrátka a dobře, oni měli řádnou nájemní smlouvu, tu vypověděli a podepsali jinou.

Do nebe volající záležitost! To nemá obdobu. A dva roky se na to jenom díváte.

Na jednu stranu tady říkáte: Ze spisového materiálu je patrné, že sice došlo k podání výpovědi vlastníky předmětných pozemků, kde v postavení nájemce byl Ing. Stanislav Najmr, resp. jeho syn Dag Najmr, na druhou stranu spisový materiál obsahuje i platby nájemného už po době té výpovědi. No oni to udělali chytře.

A bránil jste tomu, kdo má řádnou nájemní smlouvu. Tady píšete: Případ je navíc o to složitější, že souběžně se správním řízením, jehož předmětem je zápis do LPIS, byl donedávna veden civilní spor ohledně posouzení, zdali skutečně došlo k právnímu nástupnictví z otce Ing. Stanislava Najmra na jeho syna Daga Najmra a stal se tak Dag Najmr nájemcem předmětných pozemků.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, milé dámy, vážení pánové. Ono je naprosto klíčové, aby proběhlo soudní řízení, které jasně určí, jestli syn pana Najmra je skutečně právním nástupcem svého otce, protože tady je naprosto klíčové, vůči kterému subjektu v jakém čase byly ty výpovědi podány. My tady řešíme v těch smlouvách situaci, kdy jsou tady dvě strany, kdy se tady řeší spory, které možná poukazují na to, že některé věci byly antedatovány apod., a já prostě logicky a mí lidé nemůžeme udělat ten krok dřív, dokud tady toto rozhodnutí nepadne. Já a mí lidé nemůžeme rozhodovat tyto věci, které jsou předmětem soudního řízení, soudního sporu, prostě jsme museli čekat na výsledek. Dále bych chtěl říci, že tyto kolizní situace jsou na území České republiky dvě. Já rozumím situaci těch zemědělců.